Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, ctěná sněmovno, nic není dokonalé a nikdo není dokonalý. A já se přiznám, že mě docela překvapuje tady od kolegyň a kolegů zprava, kteří vždycky bojovali a snažili se prosazovat elektronizaci, digitalizaci v podstatě ve všech oblastech, že dneska jsme slyšeli výhrady a varování a počkejme a udělejme dokonalejší atd.

Řekněme si, co je cílem navrhované úpravy.

Jsou to ustanovení umožňující orgánům nemocenského pojištění provést opravu písařských chyb v tiskopisech o dočasné pracovní neschopnosti namísto ošetřujícího lékaře, zrušení časového omezení období, na které může ošetřující lékař povolit tzv. individuální vycházky. Předkládaným návrhem se ale podstatně zkracuje interval mezi rozhodnutím lékaře o vzniku nebo ukončení dočasné pracovní neschopnosti a okamžikem, kdy je tato skutečnost sdělena příslušné okresní správě sociální zabezpečení, ale také mezi dobou, kdy se o dočasné pracovní neschopnosti dozví zaměstnavatel. Dále je potřeba říci, že návrh je také harmonizační normou.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, šla jsem se zeptat samozřejmě svého praktického lékaře, jak vidí zavedení elektronické neschopenky.

Já se přimlouvám za to, abychom návrh zákona propustili prvním čtením, a samozřejmě na technické věci, o kterých tady kolegyně, kolegové mluvili, se můžeme podívat v rámci přípravy a projednávání ve druhém čtení. Děkuji vám za podporu.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo.

A ten bude sloužit skutečně jako referenční registr pro ten systém tak, aby bylo možné ověřit, že lékař je skutečně lékařem a že má oprávnění vydat elektronickou neschopenku.

A eNeschopenka je bezesporu jeden z důležitých prvků právě elektronizace zdravotnictví.

Ale my jsme připraveni poskytnout maximální součinnost.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Chtěl bych navrhnout zkrácení lhůty pro projednání ve výborech, a to na 30 dnů. Ano, děkuji za návrh. Děkuji.

Rozumím tomu, že lékaři, zejména lékaři mají problém s eNeschopenkou.

O řešení v oblasti bezpečnostních složek jednáme.